Ta byla odeslána jednak tady tomuto sdružení, jednak vyvěšena na stránkách Finanční správy. Takže on mi to potvrdil.

Byli tam i mí resortní kolegové, kterých se to týká, zástupci MPO, zástupci Ministerstva zdravotnictví.

A o to byl ten spor.

To všechno mají všichni k dispozici. Klidně si to, pane poslanče, ověřte. Můj primární zájem je, aby se dostaly tyto informace k lidem a samozřejmě aby se dostaly i k úředníkům Finanční správy, aby všichni měli stejnou úroveň informací žadatel i ten, kdo vyplácí tento kompenzační bonus.

Zůstaneme u částky 500 korun denně.

Chápu, že to nevynahradí těm lidem to, kdyby mohli podnikat, proto je to jakási pomoc, která samozřejmě vedle všech těch dalších, se všemi těmi dalšími covidovými programy je slučitelná.

Pak tady bylo vystoupení paní poslankyně Kovářové. A tam tedy skutečně použiji lidový výraz: to mi hlava nebere.

Jenom municipality. 100 milionů.

A opravdu říkám velmi nahlas, že ho nepodpořím a nepovažuji ho vůbec za vhodný a slušný. Ptám se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Pane zpravodaji?

Děkuji, pane předsedo. Odůvodnění odkazuji na to, co jsem přednesl v obecné rozpravě, a na písemné odůvodnění pozměňovacího návrhu. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Takže úplně nesouhlasím s tím, co tady říkala paní ministryně. Skutečně se to týká jenom náhrad podle krizového zákona. Je to zase byrokracie navíc.

A stejně tak se na mě obracejí lidé, kteří měli provozovnu, ale třeba ji neměli nahlášenou, nebo dělali svoji službu v nějaké domácnosti nebo tak, ale fakticky to je nyní zakázané. A mám dojem, že ne vždycky dostanou tu správnou instrukci, jak mají postupovat.